Děkuji. Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlas... pardon.

Bohužel. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení zahraničního výboru byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.